A nyní tedy požádám, aby se ujal slova pan poslanec Miloslav Janulík a řekl své návrhy na úpravu jednání. Připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám návrh...

Vy, kteří diskutujete, poprosím, jděte diskutovat do předsálí, v pravé i levé části sálu, abych dobře rozuměl, jaký návrh zazní. Ten návrh bude poměrně prostý.

Proto doporučuji to po široké diskusi, po širokém konsenzu celé když už vůbec nějak přepracovat. Ale jestli jste si povšimli, tak z té lhůty už uplynulo myslím že skoro čtvrtina.